Děkuji, pane předsedající. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu.

První část těchto souvislostí je udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů. Druhou částí problému je snaha Evropské unie zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice. Dnešní situace je zcela jasná podporovat Evropskou unii znamená podporovat migraci.

Proto navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a Spojených států amerických. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já děkuji. Nezaznamenal jsem ten návrh bodu, který navrhujete.

Jenom do schůze, dobře. Tak děkuji. Ještě jeden máte, tak prosím. Vážené kolegyně, kolegové, já mám ještě jeden návrh usnesení, jeden návrh bodu, a ten bod se týká hlasování v Evropském parlamentu, kdy v podstatě Evropský parlament hlasoval proti Maďarsku, proti jeho volebnímu právu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje a protestuje proti krokům orgánů Evropské unie, které jsou namířeny proti Maďarské republice a které hodnotíme jako akt politické agrese proti suverenitě Maďarské republiky. Takže tento bod můžeme nazvat Vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů Evropské unie vůči Maďarsku. A pokud se ptáte, pane předsedající, můžeme ho zařadit klidně dnes ráno za pevně zařazené body. Děkuji. Hlásí se pan předseda, prosím.

Proto bych chtěl požádat pana předsedu Fialu, aby upřesnil, které orgány má na mysli, protože opravdu dělba moci v rámci Evropské unie je trošičku složitější a byl bych velmi nerad, abychom atakovali ty instituce, které naopak mohou toto zvrátit. Děkuji. Pan předseda Fiala nemá zájem.

Pokud někdo není proti, budeme tenhle návrh hlasovat společně, tyto dvě změny. Pak tady mám poznámku, že mám omluvit pana ministra Brabce z pracovních důvodů do 12 hodin.

A nový bod, vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů EU vůči Maďarsku, a to je zařazení případně pevně dnes. Takže to budeme hlasovat postupně v pořadí návrhů.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu do schůze? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Paní poslankyně, už to funguje? Jestli vám to bliká, tak jste pravděpodobně zůstala někde přihlášená, třeba v organizačním výboru. Tak já vás všechny odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu. Kdo je proti?